Součástí komplexního pozměňovacího návrhu naopak je zvýšení odpočtu ze dvou na tři tisíce korun a jednoznačné a výslovné stanovení částky odpočtu za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 tisíc korun. Chtěla bych jen potvrdit slova kolegů Váni a Votavy, kteří v prvním čtení správně upozornili na to, že jde o odpočet od základu daně, nikoli od daně samotné. A souhlasit mohu s kolegou Váňou, který uvedl, že jde o částku sice symbolickou, která ale dobrovolným dárcům krve ukazuje, že si jejich aktivity společnost cení, a to považuji za velmi důležité. Abych své vystoupení shrnula, cílem našeho návrhu bylo pomoci lidem, kteří druhým darují to nejcennější, krev či kostní dřeň, a tím darují i život. Jde o naprosto neideologický, nadstranický návrh. Po vypořádání připomínek ze strany Ministerstva financí jsem věřila, že jde už také o návrh naprosto nekontroverzní, a na jeho prosazení mi pochopitelně stále velmi záleží. Právě proto, že jde o návrh, který nemá žádné politické pozadí, návrh, který byl důkladně diskutován se všemi relevantními odbornými aktéry, tedy Českým národním registrem dárců kostní dřeně, Českým registrem dárců krvetvorných buněk a třeba také s Českým červeným křížem, se však nemohu smířit s tím, aby se pomoc dárcům krve a kostní dřeně stala rukojmím politického boje. Tím, že pan ministr Andrej Babiš se rozhodl do naší novely přidat narychlo sepsané zdanění korunových dluhopisů, udělal z tohoto zákona vrcholné politikum a předmět zásadního střetu, kdy podstata této novely, tedy podpora dárců krve a krvetvorných buněk, se vytrácí. To zásadně odmítám. Ano, odmítám spojovat otázky základní lidské humanity a solidarity s problémem obcházení daní. Zdanění korunových dluhopisů lze jistě řešit jinak, třeba vládním návrhem zákona, na jehož přípravu mělo Ministerstvo financí spoustu času. O problému koneckonců věděl pan ministr velmi dobře už dávno. Nepochybuji, že kvůli pozměňovacímu návrhu pana ministra Babiše by se kolem mé novely strhla velice ošklivá politická mela. Nasvědčuje tomu už to, že jsme se k projednání tohoto návrhu ve druhém čtení dostali až na třetí nebo čtvrtý pokus.

Proto jsem se s těžkým srdcem rozhodla naši novelu stáhnout z projednávání podle § 86 odst. 6 a navrhnout ji znova, přičemž požádám tuto ctěnou Sněmovnu, aby ji projednala ve zkráceném řízení dle § 90 jednacího řádu, tedy abychom ji stihli ve zrychlené proceduře přijmout ještě v tomto roce, ještě v tomto volebním období, a aby zároveň nebylo možné zneužít pomoc dárcům krve a kostní dřeně k řešení osobních problémů s placením či neplacením daní. Dámy a pánové, doufám, že mé jednání pochopíte a podpoře dárců krve a krvetvorných buněk dáte ve zrychleném projednávání zelenou. Příslušný návrh bude do systému vložen ještě dnes, mám ho zde před sebou. Děkuji za pozornost a případné pochopení mého postupu. Já vám děkuji, paní poslankyně. Pouze zopakuji jednací řád, který jste citovala, že navrhovatel může vzít návrh zákona zpět až do zahájení rozpravy ve třetím čtení návrhu zákona. To znamená, registruji váš návrh a končím projednávání tohoto bodu.

Děkuji. Upozorňuji, že není otevřena rozprava a mohou vystupovat pouze poslanci a ministři s přednostním právem. Prosím, pane ministře. Děkuju za slovo.

Vždyť jste to mohli napravit, všechny ty dluhopisy se mohly zdaňovat a bylo by po problémech a nebyla by nějaká permanentní kampaň za to, že někdo pokazil zákon a ještě se tím chlubil.

Takže je to škoda a samozřejmě já to budu navrhovat znova, protože si myslím, že je to správné, a hlavně proto, aby se vidělo, kdo jak bude zase hlasovat. Protože ti pokrytci, kteří to dneska kritizují, tak hlasovali proti zdanění. Dneska pan Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, říká, že jsou nějaké daňové podvody. Teď byla příležitost, paní kolegyně. Nic by to neohrozilo.

Já bych se ještě vyjádřil k tomu vystoupení pana Kalouska. Jestli jsou to daňové podvody kterého ministra financí? Pana Kalouska? Nebo kterého?

Jeden novinář mi říkal, že vůbec ani nepoužíval platební kartu. Když ho na to upozornil, tak...